akže teď je to o tom, že tato strana může tuto kampaň odmítnout a má právo říci: Toto se do toho limitu nezapočítává.

Já bych zareagoval na slova pana poslance Vondráčka. Ale v zásadě jste, pane poslanče prostřednictvím paní místopředsedkyně, řekl, že když si nějaký majitel dopravní firmy objedná negativní reklamu na koaličního politika, tak v tom vašem výborném a transparentním návrhu se to sociálním demokratům odpočítá z jejich výdajů a z jejich limitů na volební kampaň. Takový hezký, dobrý, transparentní návrh jste podal a prosadil v Poslanecké sněmovně. Neříkám, že to není transparentní, ale je to úplně na hlavu. To se na mě nezlobte. Připočítávat ve sněmovní verzi negativní kampaň třetí osoby do limitů toho, vůči kterému negativně míří kampaň. A to mi nepřipadá ani logické.

A vy říkáte: Hlavně že se o tom ví. Fakt nevím. Nic takového neděláte.

To není žádná nová informace. Ale je to logické?

Nebo bych rozuměl tomu, že má třetí osoba limit a současně limit nemá politická strana. Ale takhle jste to nastavili.

My ten zákon nepodpoříme ani v jedné verzi právě díky těm otazníkům a nejasnostem ohledně třetích osob.